Prosím, máte slovo. Děkuji za odpověď.

A ta bude kdy? Pane ministře, prosím.

Zkušenosti z Německa a Rakouska hovoří jasně.

Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře.

Na konci října letošního roku začalo probíhat odlesňování a terénní úpravy.

Stavební úřad městské části Praha 8 podle mých informací 4. listopadu 2019 vyzval předběžným opatřením vlastníka pozemku, aby bezodkladně zastavil veškeré práce do prošetření celé záležitosti. Toto nařízení vlastník nerespektoval a pokračoval v kácení a zemních pracích ještě ve větším tempu.

Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, děkuji za ten podnět a musím říct, že jsme ho dostali i z jiných zdrojů, nejenom přes tuto interpelaci, a už jsme zahájili činnost. To znamená, už byl předán podnět k prošetření České inspekci životního prostředí a zároveň požádáme o řešení Magistrát hlavního města Prahy, protože Magistrát hlavního města Prahy jako krajský úřad v tomto případě, a to vy samozřejmě velmi dobře víte, má gesci jako orgán ochrany přírody v této věci. To znamená, je to orgán ochrany přírody, do jehož působnosti spadá zřízení přírodního parku.

Za tento přestupek může být právnické osobě uložena pokuta až 1 mil. korun. Potom vykonávání činnosti vyžadující souhlas orgánů ochrany přírody na území evropsky významné lokality bez tohoto souhlasu. Za tento přestupek může být právnické osobě dle § 88 uložena pokuta až 2 mil. korun.

Za tento přestupek může být právnické osobě uložena pokuta až půl milionu korun. Ke zvážení příslušným orgánem ochrany přírody je též prověření, zda se stavebník dopustil přestupku podle ustanovení § 88 odstavec 2 písm. a) ve vztahu k ochraně hodnot krajinného rázu v přírodním parku.